To by samozřejmě bylo podmíněno závazkem, o kterém ta úprava přímo explicitně hovoří. Je to opravdu krok, který by umožnil rychleji rozvíjet zejména sítě nové generace na té poslední míli, kde má Česká republika největší hendikep, tak aby bylo možné zároveň bránit vysídlování venkova. Protože dostupnost připojení rychlým internetem je tam jednou z důležitých podmínek a jednou z významných pomocí i ze strany státu.

Tolik velmi stručné představení pozměňovacího návrhu, který potom v podrobné rozpravě načtu. Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. To byl poslední písemně přihlášený do obecné rozpravy. Není tomu tak. Mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Paní ministryně není tomu tak. Paní zpravodajka také ne.

Prvním přihlášeným je pan poslanec Milan Feranec. Pane poslanče, máte slovo.

Děkuji, pane předsedající. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 3003. Děkuji.

Nyní tedy, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Předpokládám, že toto bude diskutováno jak na hospodářském výboru, tak potom ve třetím čtení. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji.

V článku 1 se za novelizační bod 6 vkládá nový novelizační bod 7, který zní: